Druhá poznámka, nikoliv však významově podřadná.

Dámy a pánové, na to se zaměřuji já, když sleduji Českou televizi, poslouchám Český rozhlas, registruji práci České tiskové kanceláře. Apeluji proto na zaměstnance, vedení a rady těchto institucí, aby hlavně profesionalita byla hlavním kritériem, podle kterého posuzují výsledky své práce novinářské i manažerské. Mé výhrady k České televizi tak směřují právě vůči profesionální úrovni zpracování informací.

Současná situace není však snad ani tak chybou moderátorů, jak se často říká, ale spíše chybou editorů a vedení televize, které nevytvoří jasné mantinely pro způsob, jakým moderátoři na obrazovkách opakovaně a neustále prezentují informace, komentují dění, kladou tendenční otázky, přerušují své hosty.

Proto se na ně také všichni skládáme prostřednictvím televizního poplatku sumou cirka sedm miliard korun, což není málo. Rád bych zdůraznil, že v těchto názorech nejsem sám, jak vychází i z nedávné diskuze na jednání Rady České televize na téma profesionality zpravodajství.

Důvěra se snadno ztrácí, ale složitě získává zpět. Děkuji za pozornost. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, připraví se Antonín Staněk. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý večer přeji všem kolegyním a všem kolegům. Pokusím se už pouze ve stručné podobě shrnout to, co mám dojem, že zde ještě nezaznělo a co je obsaženo ve zprávách.

Předtím ovšem chci sdělit stanovisko, které se týká stanoviska poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že zástupci Občanské demokratické strany ve volebním výboru se věnovali podrobně jak zprávám o hospodaření České televize, tak zprávě o činnosti České televize, a to jak za rok 2016, tak za rok 2017.

Já i mí kolegové z volebního výboru jsme dali doporučení poslaneckému klubu Občanské demokratické strany ke schválení těchto zpráv, a to jak za rok 2016, tak 2017, tak 2018 a poslanecký klub Občanské demokratické strany toto doporučení akceptoval. Poslanci ODS tedy budou hlasovat pro schválení těchto zpráv. Teď dovolte jenom několik poznámek k té dnešní diskuzi.

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO pan kolega Faltýnek oznámil Poslanecké sněmovně, že tento materiál, s nímž nás zde seznamoval pan poslanec Juříček, klubu hnutí ANO představen nebyl, diskuze o něm vedena nebyla, nikdo z nich ho neviděl a nikdo z nich ho nezná.

Proto se omezím pouze na konstatování, že nemá smysl se zabývat něčím, co nikdo neviděl a nezná, a vůbec se jím dál zabývat nebudu. Pro mě je podstatné to, co je obsaženo ve zprávě o hospodaření České televize, tedy audit, který je od profesionální firmy, která je pod ním podepsána, je tam celý zveřejněn, každý z poslanců si jej může přečíst.

Druhá poznámka. Pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí, a pokud máte zájem vystoupit k tomuto tématu, tak se přihlaste do rozpravy. Opravdu to myslím velmi vážně. Nebo přeruším jednání. Děkuji. Chtěla jsem říct, že nemám ráda rozpravy o platech a tak dále, protože to považuji za do jisté míry soukromou věc, ale rozumím tomu, že prostě při hospodaření České televize musíme zvažovat i otázku platů jednotlivých zaměstnanců České televize. A protože zde zaznívaly opakovaně věci, které nebyly pravda, tak alespoň musím uvést toto.

To nejsou čísla, která si někde někdo může vymyslet, namalovat a teď tady s nimi šermovat, to jsou čísla doložitelná.

Třetí poznámka se týká toho, jak si vede Česká televize nejenom z pohledu českých občanů, ale také z pohledu zahraničního, a dokonce z odborných porovnání, která se dělají.

70 % občanů České republiky považuje Českou televizi za důvěryhodnou.